Děkuji za slovo, pane předsedající.

A potom tedy navrhoval usnesení pan předseda Filip.

Nyní bych tedy začal tím prvním usnesením.

My jsme všem říkali předběžně, že nebudeme pro prodlužování jednací doby po 13. hodině, protože máme už nějaký program. Opravdu máme program. Já jenom chci říct, že to není dohoda všech poslaneckých klubů v této Sněmovně.

Takže teď jsou tady nějaké návrhy, které jsou opět v rozporu s tím, co bylo zvykem.

Já nechci dělat nějaké to. Já bych nejradši to tedy jako podle standardních zvyklostí, jak to je, tak bych vyhlásil pauzu. Ano, děkuji za slovo, pane předsedající.